Vědom si síly koalice a vědom si toho, že i Senát je pětikoaliční, a jak jsme se dověděli za poslední tři dny, tak i Ústavní soud je dohodnutý, tak já na základě tiskové konference nově zvoleného prezidenta, který řekl, že bude naslouchat i těm voličům, kteří ho nevolili a já jsem pana prezidenta Petra Pavla nevolil , tak bych chtěl, aby byl tedy i mým prezidentem, aby mi naslouchal, a proto ho vyzývám, aby tento zákon nikoli vetoval, protože ten by se obratem vrátil do Sněmovny a vládní koalice by si ho pohodlně schválila, ale aby ho nepodepsal a nechal uplynout jeho lhůtu 14 dnů, a tak se stal prezidentem opravdu všech občanů. Děkuji za pozornost.

Pan poslanec Stanislav Berkovec.

Já to také velmi zkrátím, přihlásím se ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům.

Nějaké číselné řady, to je podrobně v těch příslušných dokumentech. Jenom bych ještě připomněl, že ten důvod, který mě k tomu vedl, tak je hlavně v tom, že právní řád České republiky to pochopitelně podmiňuje, tu valorizaci, o tom už jsme tady mnohokrát dnes mluvili.

Děkuji, pane poslanče, a další přihlášenou je paní poslankyně Marie Pošarová. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nyní se nacházíme v podrobné rozpravě druhého čtení vládního návrhu u sněmovního tisku 392. Důvodovou zprávu mám nahranou v systému a předložila jsem pět pozměňovacích návrhů. Co se týče mimořádné valorizace důchodů, která má nastat v červnu tohoto roku, slyšeli jsme tady mnoho důvodů nás opozičních poslanců. Argumentovali jsme, samozřejmě nesouhlasili se zkráceným projednáváním tohoto tisku v legislativní nouzi.

Děkuji.

Děkuji. Dále bych poprosil pana poslance Jana Volného. Pane předsedající, děkuji za slovo.

I vám přejeme vše dobré. Nevím, jestli to vyhrajete, ale držte se, moc vám fandíme.

Děkuji a poprosím pana poslance Petra Sadovského. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji a poprosím pana poslance Michala Ratiborského. Já děkuji za slovo, pane předsedající.